Dovolte mi proto, abych se vyjádřila k předloženému poslaneckému návrhu na vydání takzvaného odškodňovacího zákona. Zákona, který ve světle toho, že vláda od příchodu pandemie uvolnila jen na přímé pomoci už více než 200 miliard korun, už na první pohled působí trochu jako pokus o vlamování se do otevřených dveří.